Týká se to zvýšení základní slevy. Stanovisko? Zpravodaj?

Prosím pana zpravodaje, aby to zopakoval. Ano, ještě jednou, kolega Ferjenčík, Skopeček, týká se to zvýšení základní slevy. Zahajuji hlasování.

Dále

Stanovisko? V hlasování pořadové číslo 297 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 55 . Dále.

Stanovisko?

Dále.

Tento první je zrušení onoho paragrafu upravujícího živou hru. A je to kolega Martínek. Stanovisko?

Dále.

Stanovisko?

Dále.

Stanovisko?

Byl bych rád, abychom říkali přesně, jak to je.

Stanovisko zpravodaje: nesouhlas.

Návrh byl přijat. Dále.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? V hlasování pořadové číslo 302 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 52 . Dále.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Dále. Týká se téhož, ale sazby jsou 20 a 10 %, kolega Kalousek. Stanovisko?

V hlasování pořadové číslo 304 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 50 . Dále.

Stanovisko?

Návrh byl přijat. Dále. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Návrh byl přijat. Dále.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. V hlasování pořadové číslo 307 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 7 . Další. Stanovisko? Ptám se, kdo je pro.

Další.